87. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře /2/ Poprosím vás, pane předsedo, abyste nás uvedl do daného bodu. I tato volba již probíhala na jarních schůzích Sněmovny a byli jsme úspěšní částečně, protože k dnešnímu dni jsou stále neobsazena dvě místa člena Rady České tiskové kanceláře. Dnes tedy budeme volit dva členy, a to na celé pětileté funkční období. Nyní ke komisi. Volební komise obdržela ve vyhlášené lhůtě nominace poslaneckých klubů. 10. června přijala své usnesení číslo 65, které vám nyní přečtu.

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební komise i zde navrhuje volbu tajnou, tedy dvoukolovou. Nově zvoleným členům započne jejich pětileté funkční období dnem volby. Jak jsem řekl, zvláštní zákon způsob volby nestanoví. My z komise opět navrhneme volbu tajnou dvoukolovou a budeme o tom hlasovat. Nyní ale prosím, abychom otevřeli rozpravu k navrženým kandidátům. Nikoho nevidím. Je tomu tak. Prosím nyní, abychom hlasovali o tom, že volba členů Rady ČTK bude provedena také tajným dvoukolovým způsobem. Zahajuji hlasování o tom, že volba bude tajná a dvoukolová. Kdo je proti? Přítomných poslanců je 173, pro návrh bylo 136, proti žádný. Tento návrh usnesení byl přijat. Můžete pokračovat. Nyní prosím, pane předsedající, abyste přerušil i tento bod a vyhlásil konání tajných voleb, a já hned Sněmovnu seznámím s časovými lhůtami. Dobře. Kolegyně a kolegové, zvu vás do Státních aktů, kde je již vše připraveno. Výsledky voleb ohlásím hned po polední pauze.

Děkuji a pojďme hlasovat. Ještě pro pořádek upozorňuji, že od 13 hodin proběhne zasedání organizačního výboru, takže poprosím členy organizačního výboru, aby případně šli dopředu, abychom se mohli v jednu sejít a začít pracovat.